Kdo je proti? Děkuji vám. Není tomu tak.

B bude potom další hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat podle procedury, kterou navrhl garanční výbor. Paní zpravodajko, prosím, první návrh.